Byl přerušen bod, nebyla přerušena schůze, to musíme nyní napravit. Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě všech poslaneckých klubů, bylo dohodnuto, že tato 102. schůze bude přerušena až do okamžiku, jak rozhodne opět dohoda předsedů všech poslaneckých klubů.